Nesu plnou zodpovědnost za to, jak podniky Povodí fungují.

To asi uznávám. Takže se vracím k tomu, co jste říkal na začátku. Je to moje kompetence. Děkuji za pozornost. Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Je jediný z vlády, kdo se za něco omluvil. Nebo aspoň já to tedy tak chápu. A myslím, že byste se měl zamyslet, zda existuje nějaká cesta, byť vím, že zpátky do téže řeky nemůžete vstoupit, jak aspoň následek svého bývalého rozhodnutí, kterého možná dneska litujete, napravit, nebo aspoň kompenzovat. Děkuji. A teď se již nikdo nehlásí do rozpravy, tudíž rozpravu končím. Takže tímto uzavíráme tuto interpelaci. Místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci studie BDO k tisku 513. Otevírám rozpravu a do ní se hlásí pan poslanec Stanjura. Děkuji za slovo.

Takže díky spolupráci s kontrolním výborem a s konkrétními poslanci děkuji jsem tu studii dostal, mohl jsem se s ní seznámit.

Nebudu brát i čtvrtek, abych debatoval o EET. Možná jenom s úsměvem, když se podíváte, když jsem se ptal, jakým způsobem byl vybrán tento materiál, tak jsem samozřejmě věděl, co je zakázka malého rozsahu a jaké se mohou podle zákona zvolit metody. To je naprosto jasné. Školení jsem nepotřeboval.

Pak to bylo zrušeno. To všechno je v rámci zákona. Jenom je to zvláštní.

A o tom budeme debatovat bezesporu zítra.

Respektive nenavrhuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila nesouhlas, protože ta studie už je veřejně dostupná. Není k tomu žádný důvod. Děkuji. Pan ministr se hlásí do rozpravy.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Druhou soutěž stížnost na ÚOHS, jenom to zrušil.

Máte pravdu. Nejdřív to měl... Finanční správa se rozhodla udělat soutěž. Potom z nějakých důvodů se rozhodli, že ji zrušili.

A stát funguje nějakým způsobem.

Tak se omlouvám. Ale dal jsem ji rozhodně vašemu koaličnímu partnerovi Kalouskovi tady veřejně.

Anonymní. Vyšetřuje to policie.

Takže absurdní debata!